izvanproračunskih korisnika za 2018. i projekcija za 2019. i 2020. konsolidirano obrazloženje prijedloga izmjene i dopune državnog proračuna RH i prijedloga financijskih planova izvanproračunskih korisnika za 2018. godinu. Ustava RH, članka 37. Poslovnika Hrvatskoga sabora. Kod donošenja državnog proračuna primjenjuju se odredbe članka 211. i 212. Poslovnika Hrvatskog sabora. Amandmani se mogu podnositi do kraja rasprave sukladno članku 197. Poslovnika. Raspravu su proveli Odbor za zakonodavstvo, Odbor za poljoprivredu, Odbor za zaštitu okoliša i prirode, Odbor za gospodarstvo, Odbor za financije i državni proračun, Odbor za pomorstvo, promet i infrastrukturu, Odbor za unutarnju politiku i nacionalnu sigurnost, Odbor za obranu, Odbor za rad, mirovinski sustav i socijalno partnerstvo, Odbor za prostorno uređenje i graditeljstvo, Odbor za ratne veterane, Odbor za obrazovanje, znanost i kulturu, Odbor za zdravstvo i socijalnu politiku. Podsjećam na članak 38. Zakona o proračunu prema kojem sve izmjene i dopune koje Sabor prihvati putem amandmana na predloženi državni proračun i projekcije, ne smiju preći utvrđenu svotu dopuštenog manjka državnog proračuna i projekcije. U tijeku rasprave o prijedlogu državnog proračuna i projekcija podneseni se amandmani kojima se predlaže povećanje proračunskih rashoda i izdataka iznad iznosa utvrđenih prijedlogom državnog proračuna i projekcija, mogu prihvatiti pod uvjetom da se istodobno predloži smanjenje drugih rashoda i izdataka u posebnom djelu proračuna. Gore navedeni prijedlozi amandmana ne smiju biti na teret proračunske zalihe ili na teret dodatnog zaduživanja s tim u svezi upozoravam da će u saborsku proceduru biti upućeni samo oni amandmani koji su sastavljeni u skladu sa Zakonom o proračunu. Članak 212. Poslovnika određuje da se ne može glasovati o podnesenim amandmanima i proračunu u cjelini prije nego proteknu 3 dana od dana rasprave. Što se tiče Konačnog prijedloga Zakona o izvršavanju državnog proračuna, predlagatelj je isto tako Vlada na temelju članaka 85. Ustava i članka 211. Poslovnika Hrvatskog sabora. Taj zakon raspravljat ćemo sukladno odredbama Poslovnika koje se odnose na drugo čitanje a amandmani se isto tako mogu podnositi do kraja rasprave sukladno članku 197. Poslovnika. Sada bih molio predsjednika Vlade da dodatno obrazloži prijedlog državnog proračuna. Predsjedniče Vlade, izvolite. Hvala lijepa predsjedniče Hrvatskog sabora, uvažene zastupnice i zastupnici. Dopustite mi da današnje predstavljanje državnog proračuna za 2018. u dogovoru sa ministrom financija predstavimo u 2 navrata, prvo ću ja govoriti o općim okvirima a vrlo detaljno će potom govoriti ministar Marić. Prijedlog državnog proračuna za 2018. kao i projekcija za 2019. i 2020. godinu predstavljaju strateški akt države koji konkretizira program Vlade i određuje način upravljana državnim resursima. Prijedlog proračuna koji je pred vama održava jasnu politiku Vlade koja se temelji na održivim javnim financijama s ciljem da ne trošimo više od onoga koliko imamo i da smanjujemo javni dug. Zbog toga je prijedlog proračuna realan. Osiguranje sredstava za ostvarivanje programa Vlade i učinkovito djelovanje javnih službi, gospodarskih, demografskih i socijalnih programa je sadržano u svim aspektima ovog prijedloga. Također, jasno je da Vlada RH nastavlja sa poreznim rasterećenjem i građana i poduzetnika. Gospodarstvo RH nalazi se u uzlaznoj putanji, to pokazuje i niz povoljnih kretanja makroekonomskih pokazatelja.

Bilježimo i rast industrijske proizvodnje, prometa, trgovine na malo, građevinarstva te turizma. Broj registriranih nezaposlenih na najnižim je razinama od kada se statistički prati a posebno je važno da raste i stopa zaposlenosti. Inflacija je niska i stabilna, a pokazatelji ekonomskog raspoloženja premašili su razinu ispred krizne 2008. godine. U srednjoročnom razdoblju očekujemo nastavak pozitivnih kretanja gospodarske aktivnosti u domaćem gospodarstvu. Očekujemo da će ove godine rast biti 3,2%, to nisu samo naše procjene već upravo identičnu procjenu je dala nedavno i Europska komisija. Ostvarujemo gospodarski rast na zdravim temeljima. Ako uspoređujemo sadašnji gospodarski rast sa rastom prije krize, možemo zamijetiti kako je došlo do promjene njegove strukture. U pred kriznim godinama on je bio prvenstveno temeljen na rastu domaće potražnje, financiranja inozemnim zaduživanjem, dok je sada rast uravnoteženiji, s većim udjelom izvoza, roba i usluga uz istovremeno smanjenje vanjskih neravnoteža. Osim toga, gospodarska kretanja u međunarodnom okruženju i našim najvažnijim trgovcima i partnerima iznimno su povoljne. A očekuje se da će se nastaviti u razdoblju koje je pred nama. Stoga moramo iskoristiti ove povoljne impulse iz domaćeg i međunarodnog okruženja, kako bismo naš gospodarski rast učinili stabilnim i trajnim. Dodatno smanjili prekomjerne makroekonomske neravnoteže, te osigurali nastavak zapošljavanja i otvaranja novih radnih mjesta. Od samog početka mandata Vlade, svjesni smo kako je fiskalna održivost preduvjet makroekonomske stabilnosti i poticanja gospodarskog rasta. Tome u prilog govore i fiskalni pokazatelji proračunskog manjka i javnog duga, koje trenutno bilježe povijesno najniže razine.

Fiskalni rezultati u 2017. čak su i bolji od očekivanih, čemu je zasigurno pridonijela, porezna reforma, koja je djelovala na povećanje raspoloživog dohotka stanovništva i rasterećenje gospodarstva. Smanjili smo poreze, snižena je opća stopa poreza na dobit sa 20 na 18, odnosno na 12 za male i srednje poduzetnike. Dodatnih 560000 građana oslobođeno je od plaćanja poreza na dohodak, a ukupno porezno opterećenje dohotka smanjeno je za oko 1,5 milijardi kuna. Porezni sustav danas, je jednostavniji, prohodniji i pravedniji nego na početku našega mandata. Sve je to utjecalo i na povećanje osobne potrošnje zaposlenoga i investicija, a samim time i na prihode državnog proračuna. U skladu s time, planiramo da će manjak općeg proračuna, da će se spustiti na razinu od 0,6% BDP-a u 2017. Osim toga nastavljen je trend smanjenja javnog duga, što je pokazatelj odgovornog vođenja javnih financija, a čime se stvaraju dodatni temelji za jačanje fiskalne održivosti i trajno smanjenje tereta duga. U narednom razdoblju, nastaviti ćemo sa smanjivanjem proračunskog manjka i udjela javnog duga, kroz pažljivu provedbu pametne fiskalne konsolidacije, koja neće ugroziti temelje za rast. za 2018. s projekcijama za 2019. i 2020. temelji se upravo na tim načelima. Jačamo fiskalne kapacitete lokalne samouprave, te ćemo pravednije raspodijeliti porez na dohodak, novim zakonom o financiranju jedinica lokalne i područne samouprave. Također, naši daljnji koraci, biti će usmjereni na kontrolu rashodne strane proračuna, iskorištavanje svakog viška prihoda u odnosu na planirane u prvom redu za smanjenje manjka javnog duga, te za daljnje porezno rasterećenje. Dobar primjer bio je rebalans koji ste usvojili prije nekoliko dana. Prihodna strana proračuna, temelji se na rastu gospodarske aktivnosti, uzimajući u obzir učinke i porezne reforme i daljnjeg rasterećenja, koja se planira provesti do kraja sa primjerom do 2018. tako primjerice, sada povećavamo prag za ulazak u sustav PDV-a na 300000 kuna, što je bilo jedno od naših predizbornih obećanja. Doprinos povećanju prihoda u narednom razdoblju, očekuje se i od povlačenju sredstava iz europskih fondova koji će biti usmjereni na različite razvojne i infrastrukturne projekte te aktivnosti istraživanja i inovacija. Ove godine, objavili smo čak 2,2 milijarde eura vrijedne natječaja, čime se ukupan iznos obavljanih natječaja popeo na 5 milijardi eura, što je 47% od ukupne količine dodijeljenih sredstava u ovoj financijskoj perspektivi do 2020. g. Hrvatska je samo u privih 8 mjeseci ove godine ugovorila više europskih sredstava nego u prethodne 3 godine, čime europski fondovi postaju jedni od ključnih instrumenata za ravnomjerni regionalni razvoj i smanjivanje nejednakosti o čemu smo govorili jučer na 3. sjednici Savjeta za Slavoniju, Baranju i Srijem održano u Slavonskom Brodu. Stoga očekujemo, da će jedan od najvećih proračunskih prihoda biti od povećanja apsorpcije sredstava za gotovo 24% Sve to dokazuje značajno ubrzavanje sredstava, na čemu posebnu zadaću ima Ministarstvo regionalnog razvoja kao koordinativno tijelo da potakne i druga ministarstva u tome smjeru. Istodobno rashoda strana proračuna, je planirana na 133 milijarde kuna, ona ostaje na razini ekonomskih smjernica, što je još jedna potvrda odgovornoga pristupa. Rashodi će biti određeni daljim jačanjem fiskalne održivosti, uz provođenja mjera, u svrhu poticanja razvoja i adekvatne skrbi za sve slojeve stanovništva u Hrvatskoj. Ona najviše zrcali prioriteta programa Vladi. Osobita pozornost posvetiti će se demografskoj revitalizaciji zemlje. Značajno su povećana sredstva za rodilje i roditeljske potpore, a do 1. srpnja, proširiti će se i krug korisnika dječjeg doplatka na dodatnih 100000 djece. Sufinanciramo stambene kredite za mlade, kako bismo pomogli za rješavanju stambenog pitanja ostanku i zasnivanju obitelji u Hrvatskoj. Vodimo aktivnu politiku zapošljavanja, kojom smo ove godine, obuhvatili oko 50000 osoba i osigurali preko 2 milijarde kuna za zapošljavanje, osobito mladih kao i obrazovanih i osposobljavanje nezaposlenih. Vodimo računa o društvenoj uključivosti, s posebnim naglaskom na skrb o najpotrebitijima i umirovljenicima, osoba s invaliditetom. Svakog mjeseca izdvajamo 3 milijarde kuna za mirovine, a ove godine više od 1,2 milijuna umirovljenika dobilo je 2,75% veće mirovine što je u skladu s našim trenutnim gospodarskim mogućnostima i najveće usklađenje mirovina od 2008. g. Ovogodišnje povećanje plaća, učiteljima, nastavnicima, liječnicima, medicinskim sestrama, policajcima i ostalim javnim državnim službenicima, očituje se i u proračunu za iduću godinu. Modernizacija obrazovanja, poticanje inovativnosti, strateško je pitanje hrvatske budućnosti zbog čega povećavamo izdvajanja za znanost i obrazovanje za 4,7% u odnosu na usvojeni rebalans. Gradimo moderan i održiv zdravstveni sustav. Za zdravstvo ćemo 2018. izdvojiti 15,3% više nego na originalnom proračunu ove godine. Ukupno 11 i pol milijardi kuna, a rebalansom smo Ministarstvu zdravstva usmjerili jedno cijelih 160 milijardi kuna od čega 870 milijuna kuna za podmirenje dospjelih dugova državnih i županijskih bolnica. Kao članica Sjevernoatlantskog saveza i EU a vodeći računa o globalnim sigurnosnim izazovima osiguravamo daljnji razvoj suvremenog, sveobuhvatnog i učinkovitog sustava domovinske sigurnosti i modernizacije Oružanih snaga. To uključuje i nabavu novih borbenih zrakoplova za što je u najvećoj mjeri postignut i konsenzus svih ključnih dionika u Hrvatskoj. Najzaslužnijima za obranu i slobodu Hrvatske i hrvatskim braniteljima kao i članovima njihovih obitelji osiguravamo odgovarajuću skrb i dostojanstvo, mjere ruralnog razvoja, te sufinanciranje projekata, strukturnih i kohezijskih fondova, te razvoj učinkovitih ljudskih potencijala iznose 1,1 milijardu kuna. Trošak financiranja javnoga duga je manji za čak 716 milijuna kuna, dakle zbog vrlo učinkovitog smanjenja kamata. Evo dobar je primjer bio zašto smo imali onu raspravu u petak o povjerenju Vladi, da bi naši predstavnici mogli tjedan dana nakon toga reći da je u Hrvatskoj politička situacija stabilna i da smo refinanciranje cestarskoga duga učinili po najpovoljnijim mogućim kamatama a i ročnost kredita je puno povoljnija, nego onih milijardu i 300 milijuna koje su dolazile na naplatu. Uzimajući u obzir sveukupna opisana fiskalna kretanja kako na prihodnoj, tako i na rashodnoj strani proračuna očekuje se daljnje smanjenje manjka općeg proračuna na razinu od 0,5% BDP-a u 2018.

Istodobno očekuje se i smanjenje udjela javnoga duga u BDP-u na 76,6 u 2018. na 73,4 u 2019. i konačno 69,5% u 2020. godini. Time bi ispunili zahtjeve iz preventivnog dijela Pakta o stabilnosti i rastu, dogovoru država članica EU o odgovornoj fiskalnoj politici. Proračun je sukladan i našem planu za uvođenje eura, primjeren je fazi gospodarskog ciklusa u kojem se nalazimo, te planovima za daljnje jačanje hrvatske ekonomije. Tako se približavamo ispunjenju svih uvjeta za uvođenje eura kao valute u Hrvatskoj s brojnim prednostima za naše građane i poduzetnike, a sukladno strategiji i dokumentu kojeg smo prezentirali prije nekoliko tjedana koji treba potaknuti otvorenu, argumentiranu javnu raspravu o ovoj temi. Ujedno naš je strateški cilj ući i u Schengenski prostor. Tu smo iskoristili niz sredstava koja su već bila locirana, a nastavljamo konsolidirati naše aktivnosti na jačanju kontrole vanjskih granica EU što će u budućnost biti i vanjske granice Schengenskoga prostora. Ostvarena postignuća na području javnih financija već su prepoznale i odgovarajuće međunarodne institucije. U lipnju ove godine Vijeće EU donijelo je odluku o izlasku Hrvatske iz procedure prekomjernog proračunskog manjka. Sve tri vodeće svjetske rejting agencije Fitch, Mudis i Standard i Purs poboljšale su izglede hrvatskoga kreditnoga rejtinga. Agencija SNP je krajem rujna ove godine podigla izglede sa stabilnih na pozitivne pod utjecajem pozitivnih ekonomskih trendova. Pri tome smo dobili jasnu poruku da će sljedeći korak biti podizanje kreditnog rejtinga, dakle idemo prema investicijskom rejtingu ako se gospodarski oporavak nastavi, a Vlada kontinuirano krene u provođenje strukturnih reformi i konsolidiranje javnih financija. Govorio sam već o postignućima ministra financija prošlog tjedna u Londonu, Münchenu, Frankfurtu, Milanu i Amsterdamu. U zaključku želim reći da će u godini koja je pred nama naš cilj biti okretanje prema potrebama hrvatskih ljudi, pokretanje nužnih promjena u svrhu podizanja produktivnosti domaćeg gospodarstva i bržeg približavanja standardu života u drugim članicama EU. Stoga ćemo nastaviti sa provedbom Nacionalnog programa reformi kroz daljnje smanjenje neporeznih davanja provest ćemo dodatno rasterećenje, a mjerama koje se odnose na poslovno okruženje pojednostavit ćemo postojeće regulatorne zahtjeve, smanjiti troškove uklanjanjem prepreka ulaskom u pojedine sektore, te spriječiti uvođenje novih administrativnih opterećenja. Svim ovim mjerama osnažit ćemo domaće gospodarstvo s ciljem jačanja otpornosti i konkurentnosti. Ovim prijedlogom proračuna Vlada želi nastaviti sa provedbom svoga programa i izaći u susret očekivanja svih hrvatskih ljudi. Sada bih zamolio ministra Marića da dodatno elaborira prijedlog proračuna. Hvala lijepo.

Prije svega treba reći, dakle da je proračun za iduću godinu rađen na bazi projekcija gospodarskog rasta od 2,9% Indeks potrošačkih cijena ili inflacija od oko 1 i pol posto i sve ove agregate sa rashodne strane, kako rashodne, tako i prihodne strane BDP-a smo primijenili naravno u kreiranju prihodne strane proračuna. Prihodna strana proračuna je za 2018. godinu planirana u iznosu od 129 milijardi kuna što predstavlja 6,1% porast u odnosu možemo reći na stari plan 2017. odnosno 5,4% u odnosu na netom izglasani rebalans proračuna za 2017. godinu. Kada ulazimo malo detaljnije u strukturu treba reći odmah i fokusirati prije svega u prvom dijelu na porezne prihode, ukupni porezni prihodi planirani su i projiciranja u porastu od 3,4% u odnosu na stari plan odnosno 0,3% u odnosu na novi plan odnosno rebalans. Gledamo po pojedinim stankama, pojedinačno najveća stavka pojedinačno je porez na dodanu vrijednost koji prema našim projekcijama 2018. godine planiran u iznosu od 49,6 milijardi kuna uzevši u obzir i očekivano kretanje raspoloživog dohotka, osobne potrošnje odnosno svega onoga što smo između ostalog i u poreznoj reformi zacrtali. Što se tiče posebnih poreza i trošarina predviđeno je i projicirano 15,4 milijardi kuna, sve u skladu također sa makroekonomskim projekcijama, ali sa izmjenama koje su se dogodile u trošarinskom sustavu. Ukoliko vi uskoro izglasate Zakon o financiranju jedinice lokalne (regionalne) i područne samouprave, a mislim da imamo svi skupa itekako puno razloga za vjerovati da će se to dogoditi u sljedećim danima u okviru drugog čitanja onda mogu sa velikom i najvećom sigurnosti reći da ćemo jednu stavku prihodne strane proračuna u lipu pogoditi, a to će biti prihod od poreza na dohodak državnog proračuna, kako je sada stoji u ovom prijedlogu planiran je iznos od nula kuna. Porez na dobit je planiran u iznosu od 8,3 milijardi kuna što je u odnosu na stari plan povećanje od 16,1% Međutim uzevši u obzir da smo u rebalansu proračuna za 2017. upravo konstatirali da je poglavito porez na dobit bio onaj pojedinačni stavak koji je najviše izvršen odnosno pokazao se puno bolji od originalnih predviđanja poglavito iz perspektive porezne reforme, to je dobra vijest jer smo mi u poreznoj reformi smanjili opću stopu poreza na dobit sa 20 na 18 odnosno za male i srednje poduzetnike koji imaju promet do tri milijuna kuna na 12% U odnosu na novi plan to je porast od 1,7% Doprinosi su planirani u iznosu od 24,3 milijarde kuna pomoći kao stavka koja sigurno i u rebalansu proračuna i u okviru naše rasprave je bila dosta raspravljena, bit će vjerujem i danas su planirane u iznosu od 13,8 milijardi kuna što je povećanje od 23,5% u odnosu na stari plan odnosno gotovo 50% u odnosu na rebalans. Ostali prihodi 14,9 milijardi kuna, to su prihodi od imovine, vlastiti namjenski prihodi proračunskih korisnika, prihodi državnih bolnica od HZZO-a i na kraju prihodi od prodaje nefinancijske imovine koji su planirani u iznosu od 800 milijuna kuna, najvećim dijelom prodaja građevinskih objekata, postrojenja i opreme u državnom vlasništvu te prihodi od prodaje zaliha. Što se tiče rashodne strane državnog proračuna, ukupni rashodi su planirani u iznosu od 133,3 milijarde kuna što je u odnosu na stari plan 2017. ono što vi vidite u samom prijedlogu proračuna povećanje od pet milijardi kuna u odnosu na rebalans 2017. 6,6 milijardi kuna više. Tu moram odmah reći jednu vrlo važnu stvar, dakle ta brojka i ukupna usporedba treba biti raščlanjena na dva osnovna izvora rashodne strane proračuna. Dakle onaj dio koji stvara deficit koji kreira deficit i utječe koji se financira iz tzv. općih izvora i primitaka je povećan u iznosu od milijardu 472 milijuna kuna. Sav onaj prestali dio je deficit neutralan i to povećanje dolazi uslijed predviđenog boljeg i višeg korištenja europskih sredstava te vlastitih i namjenskih prihoda. Što se tiče odrednica rashoda, dakle rashodi za zaposlene 27,9 milijardi kuna. Oni podrazumijevaju punu primjenu izmjena i dopuna Kolektivnog ugovora za državne službenike i namještenike još iz prosinca 2016. te isto tako odluke Vlade tijekom 2017. po pitanju osnovice za plaće u javnim službama. Materijalni rashodi iznos 13,2 milijarde kuna. Najvećim dijelom povećanje se odnosi na financiranje iz vlastitih i namjenskih sredstava odnosno europskih sredstava. Po tom dolazimo do financijskih rashoda odnosno kamata, najvećim dijelom koje je između ostalog i predsjednik Vlade spomenuo, dakle za iduću godinu oni su planirani u iznosu od 9,9 milijardi kuna, dakle nastavak trenda smanjivanja kamata. Ja ću vam ovdje jednu stvar reći, dakle i prošlotjedna transakcija izdanje euro obveznice za refinanciranje duga cestarskog sektora koju smo kada smo predstavljali hrvatskoj javnosti, a mogu reći sada i u Hrvatskom saboru dakle tom transakcijom kada uspoređujete ostvarenu kamatu od 2,75 za razdoblje do 2030. godine i kada usporedite u odnosu na prosječnu kamatnu stopu na taj dio duga koji je cestarski sektor plaćao i koje bi plaćao, minimalna ušteda je 160 milijuna kuna godišnje. Kažem minimalna zato što je postojeći dug cestarskog sektora vezan uz promjenjivu kamatu dakle uz bazni EURIBOR koji u današnjem trenutku još uvijek u negativnoj zoni za dobar dio tih kredita. I u godinama koji slijedi, poglavito idućih 12 za očekivati je realna pretpostavka je da će ti bazni kamatnjaci rasti, a tako i ukupna kamatna stopa. Mi smo sa izdanjem ove euro obveznice fiksirali kamatni godišnji kupon na 2,75 sljedećih 12 i nešto godina. Kada tome pridodate i ostale transakcije koje smo učinili ove godine za refinanciranje naših obveza i potreba državnog proračuna još jedna međunarodna euro obveznica, dvije domaće obveznice i jedan trezorski zapis. Ne govorim o svim ostalim manjeg obujma transakcijama, ukupna ušteda na samo godišnjoj razini seže preko 800 milijuna kuna. Ispred nas je još mjesec i deset dana i ja vam mogu reći da ćemo na tom polju učiniti još neke dodatne iskorake i definitivno konstatirati da onaj trend koji smo započeli 2016. se značajno nastavlja još i jače 2017., a prema projekcijama vidimo ga i u nastavku. Subvencije su planirane u iznosu 6,6 milijardi kuna što je povećanje od svega nekih 38,5 milijuna kuna. Znamo da najveći dio subvencija se odnosi na izravna plaćanja u poljoprivredi mjere uređenja tržišta poljoprivrednih proizvoda. Pomoći su planirane u iznosu od 16,5 milijuna kuna. Najveći dio i najveće povećanje od ukupno 915 milijuna kuna se odnosi na povećanje transfera HZZO-u od 500 milijuna kuna te 137,7 milijuna kuna za transfer za naknade za bolovanje. Također naravno na ovoj stavci planiramo i naš doprinos ili kontribuciju u proračunu EU. Potom dolazimo do najveće stavke državnog proračuna s rashodne strane, to je naknada građanima i kućanstvima koja su planirana u iznosu od 47,8 milijardi kuna što je povećanje od oko 1,6 milijardi kuna u odnosu na stari, odnosno 1,7 u odnosu na novi plan za 2017. Tu je najveće povećanje i najveći razlog sigurno mirovine i mirovinska primanja. S jedne strane predviđamo i planiramo dvije indeksacije iduće godine, jedna proljetna možemo je nazvati i jedna jesenska. S druge pak strane naravno imamo i svoje projekcije zajedno sa Hrvatskim zavodom za mirovinsko osiguranje i resornim ministarstvom po pitanju kretanja broja umirovljenika i određenih pokazatelja iz tog dijela. Cjelogodišnja primjena o izmjeni i dopuni Zakona o rodiljnim i roditeljskim potporama povećanje od nekakvih 157 milijuna kuna, te isto tako implementacija Zakona o hrvatskim braniteljima, odnosno ono sve što je predviđeno za 2018. i jedan dio naravno je predviđen za 2019. Tu je najvećim dijelom zapravo sredstva europskih fondova bilo da govorimo o mjerama ruralnog razvoja, bilo da govorimo o pojedinim operativnim programima konkurentnost, kohezija, odnosno razvoj učinkovitih ljudskih potencijala. I na kraju rashodi za nabavu nefinancijske imovine su planirani u iznosu od 4 milijarde kuna što je otprilike na tragu istog plana, starog plana 2017. odnosno nekakvih 828 milijuna kuna više u odnosu na rebalans. Kada ovo sve skupa sumiramo, zbrojimo i oduzmemo, dakle rezultat i prema ovome Planu Državnog proračuna za iduću godinu 2018. planirani deficit državnog proračuna je na razini od 4,3 milijarde kuna. Kada tome pridodamo financijske planove ovih 6 izvanproračunskih korisnika koji su predmet naše rasprave i danas, kada njima pridodamo sukladno metodologiji ESA 2010. i kompletnu lokalnu samoupravu, dakle kompletnu sve jedinice lokalne i područne, odnosno regionalne samouprave, te sve one institucije države koje su u obuhvatu opće države dolazimo do ciljane razine deficita od 2 milijarde kuna ili 0,5% projiciranog bruto domaćeg proizvoda što je nakon dvije godine za redom povijesno najnižih razina deficita praktički treća godina kontinuiteta smanjivanja deficita fiskalne konsolidacije. Ja ću vam ovdje samo u preostalom vremenu za raspravu napomenuti da malo prije spomenuti financijski rashodi iznose 9,9 milijardi kuna. Dakle, još uvijek na razini od oko 3 postotna boda bruto domaćeg proizvoda. Iz perspektive ukupnog rezultata mi sigurno možemo konstatirati da RH i javne financije troše onoliko koliko zarađuju, odnosno onoliko koliko imaju. Gledano iz perspektive tzv. primarnog salda kada ovoj brojci oduzmete rashode za kamate vi vidite da smo mi u primarnom suficitu praktički od skoro 8 milijardi kuna što je sigurno jedan od boljih rezultata i s čime se sigurno možemo ne samo nadati, nego i duboko vjerovati da će se trend smanjivanja udjela javnog duga u bruto domaćem proizvodu koji je započet prošle godine i nastavljen ove nastaviti i 2018. odnosno u godinama koje slijede. Ja ću ovdje samo napomenuti da trend i rezultat koji smo ostvarili u ove dvije godine dvostruko brži i snažniji od smanjivanja udjela javnog duga prosjeka EU, te isto tako dvostruko brži od odredbi Pakta o stabilnosti i rastu koji predviđaju za sve zemlje koje imaju udio javnog duga preko 60% I na kraju, dozvolite mi samo nekoliko riječi o, obzirom da je objedinjena rasprava i o Konačnom prijedlogu zakona o izvršenju državnog proračuna. Dakle, u skladu sa Zakonom o proračunu napravljen je i ovaj akt. Proračunska osnovica ostaje na 3326 kuna. Što se tiče zaduženja na inozemnom domaćem tržištu ono se može provesti u ukupnom iznosu od 22 i pol milijarde kuna. Ovdje ću samo kratko dati jednu usporedbu sa proračunom za 2017. godinu, odnosno rebalansom koji smo nedavno izglasali. Ta brojka je dvostruko veća bila 2017. Dakle, 2017. sjećate se jako dobro da i u raspravi o proračunu 2017. bilo jako puno pitanja kako i na koji način ćemo refinancirati, restrukturirati sva naša dospijeća i obveze. Što se tiče novih financijskih jamstava ona iznose 5,6 milijardi kuna, jamstvena zaliha 265 milijuna kuna. I ono što uvijek predviđamo naravno su i sredstva proračunske zalihe. Ona je za 2018. već ja bih rekao po uobičajenoj praksi planirana u iznosu od 200 milijuna kuna. Postoji još jedna odredba u Zakonu o izvršavanju državnog proračuna koji treba spomenuti, a to je da zakon više ne sadrži odredbe iz prethodnih godina na temelju kojih su jedinicama lokalne i područne, odnosno regionalne samouprave isplaćivane pomoći iz državnog proračuna s pozicije Ministarstva financija. Sve smo to naravno već i predstavili u okviru prvog čitanja, a uskoro ćemo i u okviru drugog čitanja pokriti u okviru novog Zakona o financiranju jedinica lokalne i područne odnosno regionalne samouprave uz već spomenuto prepuštanje kompletnog prihoda od poreza na dohodak. Državni proračun na sebe preuzima financiranje decentraliziranih funkcija i to je ukupni godišnji procijenjeni efekt za jedinice lokalne i područne odnosno regionalne samouprave od oko milijardu i 400 milijuna kuna čime će se njihovi proračuni osnažiti, biti sposobniji i jači za provedbu projekata, te naravno sufinanciranjem europskih projekata mi smo u Slavonskom Brodu između ostalog i o tome govorili. Pet slavonskih županija, gradova i općina itekako vrlo željno iščekuje taj prijedlog zakona.

Poštovani kolega Bauk, izvolite. Molim vas da mi za svaki od tih članaka odobrite minutu da obrazložim. O.k. Povrijeđen je članak 60. stavak 2. točka 5. Poslovnika Hrvatskog sabora koji govori o ovlastima Odbora za Ustav, Poslovnik i politički sustav. Naime, pet zastupnika u Hrvatskom saboru koji su ujedno i članovi Istražnog povjerenstva za Agrokor iz vladajuće većine uzurpirali su ovlast odbora za Ustav, Poslovnik i politički sustav na način da su poslali svoje tumačenje koje je stručna služba Sabora odmah ocijenila ispravnim. Ja vas molim da to ako imate potrebe rješavate negdje na pressici izvan sabornice, ali ovo nema veze sa izlaganjem predsjednika Vlade. Vi sada govorite o nečem što se dogodilo izvan sabornice i tu nema povrede Poslovnika u onome što se događalo ovdje u Saboru. Obavještavam vas da ću tražiti mišljenje Odbora za Ustav. Dobro. O.k. ja ću tražiti mišljenje Odbora za Ustav koji će dat svoje mišljenje na svojoj raspravi pa ćemo onda o tom mišljenju glasati u Saboru. Drugo, povrijeđen je članak 33.

Dakle vi sada zloupotrebljavate Poslovnik. Ako vas zanima što se je događalo u trenutku kada, ja sam to provjerio, u trenutku mislim da znade javnost o čemu se radi s obzirom da je predsjednik povjerenstva optužio službe Hrvatskog sabora da su nešto. Molim? … [[Upadica se ne razumije.]] mene ste optužili. Pa onda ću rado odgovoriti nisam iz medija shvatio. … [[Upadica se ne razumije.]] Ne, onda ovako onda ćemo prekinuti ovu raspravu, neće govoriti ni kolega Bauk, neću govoriti ni ja, nećete govoriti ni vi jer trenutno raspravljamo o Prijedlogu državnog proračuna za 2018. godinu, pa vas molim da ne zloupotrebljavate institut povrede Poslovnika jer se u raspravi koju vodimo nije dogodila povreda Poslovnika. Ako smatrate da se negdje dogodila povreda Poslovnika to ćete morati priopćiti na drugi način. Ne, ne možemo se tako igrati kolega Bauk, ne možete dobiti povredu Poslovnika za ovo što tražite.

Ne, ne vi ovdje sada radite nešto što do sada nije viđeno u Hrvatskom saboru. Vi ste tražili povredu Poslovnika temeljem izlaganja predsjednika Vlade RH, vi to ne činite. Izvolite kolega Maras.

Kolega Maras, kolegice i kolege, ja vas molim da se držimo barem elementarnih pravila jer mi je nemoguće raditi ako se ne držimo onoga što je napisano u Poslovniku. Koliko je meni poznato u vaše vrijeme dok ste vi bili u Nadzornom odboru HBOR-a različita društva u okviru koncerna Agrokor dobili su 338 milijuna kredita a kreditni rejting i ocjena je bila ista. Dakle ovi krediti, o tome smo već razgovarali nekoliko puta u Hrvatskom saboru odobreni su u proceduri koja je predviđena, odobreni su na način da su služili za izvoz nekoliko kompanija a u okviru koncerna Agrokor, dakle Ledo, Jamnica, PIK Vrbovec, a između ostalog imali su i osiguranje. Dakle imali su i osiguranje, što je poprilično važno. Prema tome, nikakvih bitno drukčijih okolnosti u odnosu na ono što je bilo u vaše vrijeme kod odobravanja ovih kredita u okviru aktivnosti HBOR-a nije bilo.

Za vrijeme Vlade Zorana Milanovića bio je jedan jedini kredit koji je išao preko poslovne banke i koji nije rizik HBOR-a, znači taj novac ćemo dobiti nazad.

Kolega Maras, kolega Maras, vi ste povrijedili Poslovnik i dajem vam opomenu, to je prvi puta, drugi puta ću vam oduzeti riječ. … [[Upadica se ne čuje.]] Dobro, idemo dalje, dobili ste opomenu, molim da se to evidentira.

Izvolite. Hvala lijepo. Ja imam jedno pitanje za gospodina premijera, dakle kada je riječ o proračunu, naravno da tu postoje i hvalospjevi i što i kako je. Činjenica je da evo, već je prošlo podne i mi tek sad smo došli na red s replikama sa temom Agrokora koja je bila vrlo široka, pa u kontekstu toga, mene zanima, zašto u proračunu, nisu osigurana veća sredstava za DORH? Dakle, u ovoj sabornici smo nekoliko navrata kroz godine čuli kako DORH ima izuzetno mala sredstva za rad. I sad gledamo proračun ove godine. I u proračunu ove godine, gledamo koliko tu ima materijalnih sredstava, i kad to prebacite na broj radnih dana, onda ispadanje da otprilike je to, odnosno, mjesečno 333000 kuna mjesečno DORH ima za svoj rad. A što očekujemo od DORH-a? Od DORH-a očekujemo da radi i da recimo procesuira ljude koji u svom gepeku ili u svom novčaniku u času kad ih netko privodi imaju više, nego što DORH ima sredstava za rad mjesečno. Stoga zašto se tu nešto nije desilo? Zašto nije bilo povećanja? Zašto se nije DORH-u omogućilo zaista da radi ako želimo da radi? Zašto se je odlučilo da to bude kao što je bilo u slučaju Agrokora, pa su se naknado osiguravali sredstva.

Ono što ste spomenuli je bilo na zahtjev DORH-a tijekom ove godine, dakle, relokacija od 5 milijuna kuna. Ukoliko tijekom godine se ukaže da postoji potreba za dodatnim sredstvima uvijek se to može i u okviru rebalansa i ako su niži iznosi preraspodijeliti iz nekih drugih proračunskih sredstava. Hvala.

Mi danas raspravljamo o proračunu za 2018. g. Ovo je sad objesno zloupotrjebljavanje Poslovnika, ovo više nema veze sa normalnim radom u Hrvatskom saboru. I ja ću prvo završiti ovaj dio s replikama. Kad završimo dio s replikama, onda ćete dobiti stanku. Izvolite. Ako ne želite kolega Vešligaj, idemo dalje, idući je na redu poštovani kolega Aleksić.

A što ste vi, vi se niste javili za riječ kolega Pernar. … [[Upadica se ne čuje.]] Pa ne piše, … [[Upadica se ne čuje.]] Kolega Pernar, morate se javiti. Kad završe replike, odmah ćete dobiti stanku. … [[Upadica se ne čuje.]] Izmijeniti ćemo sve što vi kažete, biti će u Poslovniku. Dobro. Neću vam dati povrede Poslovnika. Kolega Aleksić, izvolite. Zahvaljujem poštovani predsjedniče Hrvatskog sabora. Poštovani predsjedniče Vlade RH, ja neću glasati za proračun iz jednog vrlo važnog razloga. A razlog je taj što ste propustili omogućiti povećanje BDP-a sljedeće godine za 2 postotna boda. A to ste onemogućili na način, da niste prihvatili zakone koje sam osobno predložio. Moram reći da je bila javna rasprava o zakonu koji sam predložio u petak i na toj javnoj raspravi, govorilo se o zakonu kojim bi se konačno zaustavilo, nezakonito kamatarenje hrvatskih banaka. Podršku za taj zakon, dala je vaša stranka, dopis vaše stranke stigao je u Udrugu Franak u srpnju i tim dopisom bilo je rečeno da HDZ podržava rješavanje nezakonito kamatarenje hrvatskih banaka. Hrvatske banke u RH naplaćuju 300% veće kamate nego u Njemačkoj, nego u Italiji, nego u Austriji, nego u Slovačkoj. Zašto? Zato jer su te kamate nezakonito. Nezakonite su zato, jer to onemogućuje Vlada RH. Vlada RH, svojim odbijanjem prijedlogom zakona kojim sam predložio i kojim bi se smanjile kamatne stope u kreditima građana u kojima su one nezakonitom ugovorene, tim odbijanjem Vlada RH, odlučila je držati lojtrice kriminalnom ponašanju hrvatskih banaka. I tim odbijanjem Vlada RH, ustvari drži da banke imaju pravo kriminalno mijenjati kamatne stope.

Gospodin predsjedniče, molim vas uredite stanku, da možemo nastaviti s radom sukladno Poslovniku.

Hvala lijepo gospodine predsjedniče. Ja imam dva pitanja za premijera. Idući je poštovani kolega Grčić.

Predsjedniče, radite cirkus, dozvolite stanku po Poslovniku, predsjedniče.

Nakon toga, prekršili ste članak 248. za stanku gdje jasno stoji da u trenutku kada saborski zastupnik zatraži stanku, da u tom trenutku i odobravate stanku a ne da vi proizvoljno govorite kada ćete dati stanku. Da postoji ta mogućnost, pa valjda bi unutar Poslovnika stajalo. Usput, mi znamo da je u pripremi novi Poslovnik, i to želite zatvoriti osim sad arhive i ostale stvari, i to ćete malo zatvoriti što se tiče sabornice.

Ako ne znate voditi sjednicu Hrvatskog sabora, dajte ostavku pa ima među HDZ-ovcima valjda drugih koji su to sposobni.

Molim vas stanku u ime Kluba zastupnika HSS-a a govorit ću na temu katastrofalne situacije u hrvatskom prometu gdje se svakodnevno gube životi a vas HDZ-ovce to nije briga nego radite opstrukcije vaše prošlosti koja je jako dobro poznata cijeloj hrvatskoj javnosti. Sram vas može biti! Dobro, dakle ovako, stanka će biti odobrena čim završimo s replikama, ja ponavljam, samo malo, oprostite, mogu ja reći ili ne mogu?

Dakle ovako, moj je prijedlog da završimo s replikama, imamo 30 replika, vi to nećete. A samo malo, mogu vas nešto pitati onda? Ovako zdravo razumski jer očito ovaj Poslovnik nije predvidio situacije na koje nadilaze zdravi razum. … [[Upadica Beljak, ne razumije se.]] Ma kolega Beljak, vi se nepristojno ponašate i to je nešto što je postala praksa, da govorite prije nego što vam se dade riječ. Dakle ovako, imamo tridesetak replika, dakle radimo po nekakvoj proceduri, izgubili smo već jako puno vremena, mi danas radimo proračun za 2018. godinu. Očita je namjera da se sa čitavom nizom stanki onemogući rad danas na tome da završimo raspravu o proračunu za 2018. godinu. Vi očito ne želite da raspravljamo o proračunu nego želite stankama prekidati rad Sabora i kad vam dadem stanke sada, onda ćete ponovno tražiti stanke i vi ćete to stalno raditi. E sad ja bih stvarno bio malo neobičan čovjek kad bi si dozvolio kao onaj koji je odgovoran za rad Hrvatskog sabora, ne, vi ćete raditi što vi želite, a ja ću raditi ono što smatram da je ispravno, što je korisno za građane i što je važno u smislu rada ovog Sabora, a to je da danas raspravi hrvatski proračun za 2018. godinu. Dakle, ja vas molim da stanemo na loptu, da ne zloupotrebljavamo Poslovnik jer ovo nije tumačenje Poslovnika koji ima za cilj bolji i kvalitetniji rad. Ovo je tumačenje Poslovnika koji želi opstruirati rad Hrvatskog sabora.

Mi ćemo sada, nastavljamo dalje sa replikama. Idući je na redu poštovani kolega Grčić. Kolege Grčića nema. A sada je na redu poštovana gospođa zastupnica Pusić, izvolite. Isto tako neće se javiti za riječ pa je na redu kolega Beus Richembergh, izvolite.

Kolega Bernardić, maknite se s govornice ovdje vam nije mjesto.

Predsjedatelj će odobriti stanku s tim da za stanku ne može odrediti vrijeme kraće od deset niti dulje od trideset minuta.“ Ja sam stanku odobrio nakon replika. Pa ne možete vi meni određivati kao manjinaš kada ću ja odrediti stanku.

Ja ću vam sada poštovane kolegice i kolege, sad je došao kolega Maras i rekao da vas sve izbacim van.

Poslovnika jer ne održavate red u sabornici, 237. Poslovnika. Omogućite normalan rad Sabora, dopustite stanku da prekinemo sa ovim cirkusom, gledaju nas hrvatski građani, nemojte se inatiti, nemojte raditi cirkus od Hrvatskog sabora. Dopustite stanku i riješimo ovo, riješimo proračun, dopustite stanku, poštovani predsjedniče.

Ja vas molim predsjedniče, nemojte vi koji ste zaduženi za red, činiti ovo od Hrvatskog sabora. Molim vas. Dopustite stanku, nemojte se inatiti.

Ma ne mogu vidite ovako, žale se neki kolega Maras, iz vaših redova da bi željeli govoriti ali da im vi ne date.

I naši građani ovo moraju znati. Piše u Poslovniku vrlo jasno i gospodin Bukarica bi vas na to trebao upozoriti ako je dovoljno savjestan da službenički obavlja svoj posao ovdje a ne u interesu jedne stranke. Znači ne piše u Poslovniku kada se može dati naknadno stanka. Replike se uopće ne spominju. Ovo što ste vi sada spomenuli bilo je situacija kada su se klubovi suglasili oko toga da se stanka održi nakon replika. Sada želim odmah govoriti, vi vršite nasilje samo iz jednog isključivog razloga, da bi gospodin Plenković riješio svoje i otišao iz Hrvatskog sabora. To je jedini razlog zbog čega vi ovo radite. I držite ovdje u šah-matu 150 zastupnika zbog toga šta želite napraviti onako kako vama odgovara. Ja vam predlažem, zaustavite ovo, dajte nam stanku, držite se Poslovnika, ljudi nas gledaju, nije nikome u interesu ovo, a vama bi trebalo biti najmanje. Hvala vam lijepa. Dobro, ja ću još jedanput ponoviti, stanka će biti. Ja sam najavio da ću stanku dati čim završe replike. Ma dajte kolega Bernardić, vi ste dosadni.

Ajde sjednite se, molim vas. Ajde sjednite se. … [[Upadica se ne čuje.]] Da, da, je, je, vidite kako vas ušutkavam, ne mogu vas zaustaviti koliko govorite. Dobro, ajmo ovako. Sada smo već odradili 14 replika i još imamo samo 6., još imamo samo 6. Nakon 6 ću vam dati stanku. … [[Upadica se ne čuje.]] [[Neuključeni govornici govore u glas, ne razumije se.]] Ma kolega Maras, nisam vam dao riječ, pa zašto vi govorite? … [[Upadica se ne čuje.]] Ne može. Kolegice i kolege, dakle biti će stanka, imamo još samo 6 replika i nakon toga će biti stanka. … [[Upadica se ne čuje.]] Pa vi govorite kao da ja lupam sa pločicama, lupaju članovi SDP-a na izlaganja članova SDP-a. Vi svojim zastupnicima ne date da govore. … [[Upadica se ne čuje.]] Je i vi biste htjeli da ja vas izbacim iz sabornice a ja to neću. Ja želim da vi budete ovdje i da radite u skladu sa Poslovnikom. … [[Upadica se ne čuje.]] Dati ću vam stanku. … [[Upadica se ne čuje.]] Ma ne možete govoriti mimo procedure. … [[Neuključeni govornici govore u glas, ne razumije se.]] A gdje to piše? A gdje to piše što vi govorite?

Je, je, sada ću, samo malo, ovako, evo kolega Podolnjak, samo malo, s obzirom na ovo što je izrekao kolega Beljak, sada ćemo napraviti jednu stanku od 15 minuta ali ćemo nastaviti s replikama i onda ćete vi dobiti stanku. Ja ću sada napraviti stanku, … … [[Upadica se ne čuje.]] Možemo, možemo, [[Upadica: Pa ne možete tako]] Pristati ću da se vrate i replike ali pod uvjetom da stanka bude onako kao što sam rekao jer to imam pravo po Poslovniku

Nastavljamo s replikama, na redu je poštovani kolega Škibola.

Kolega Beljak.

Iduća replika je poštovana kolegica Glasovac, kolegica Glasovac, javljate li se na repliku. Ako ne, idući je na redu, poštovani kolega Klisović, kolega Stričak je odustao, kolega Vlaović, nema ni njega [[Upadica: Ja nisam odustala.]] Onda gubi pravo, onda želite govoriti?

Izvolite kolega Bulj. Pa evo, ja bi zatražio, ja bi dao repliku, zamolio bi predsjednika Sabora, gospodina Jandrokovića, da omogući pravo saborskim zastupnicima na repliku i da poštiva Poslovnik znači 238. da da znači, da da mogućnost prije naših replika, da klub koji je zatražio HSS da tau stanku date, jer tako je poslovnički određeno i članak 237. gdje vi imate tu mogućnost na taj način to uraditi i jedino na taj način. Ovako ste uzurpirali pravo na vrlo bitnom dokumentu, saborskim zastupnicima, da postavljaju pitanja i replike ministrima, to je vaš konačni cilj i u tome cilju nećete uspjeti jer ovo ste vi uzrok i krivac, kao predsjednik Sabora situaciju u kojoj se sad Sabor nalazi. Isključivo morate poštivati poslovnik, to je vaša obaveza i prema nama saborskim zastupnicima, a i prema biračima koji su nas izabrali, ovo nije faraonsko upravljanje Parlamentom, da netko izmišlja poslovnik.

Međutim, vi to niste omogućili nama saborskim zastupnicima, meni je bilo minuta, dok drugima mikrofon je upaljen prije minutu i ja ovaj put stajem na stranu saborskih zastupnika zbog Poslovnika. I za ovaj nered je isključivo kriv predsjednik Hrvatskog sabora, Gordan Jandroković koji je uzurpirao Poslovnik, uzurpirao je kompletnu vlast, jutros su uzurpirali Povjerenstvo za Agrokor, znači apsolutna diktatura koja nije viđena već dugo vremena.

Hvala lijepo. Predsjednik Vlade ovdje sjedi i čeka da može normalno raditi. Evo, ovako, još su ostali kolega Aleksić i kolega Grčić. … [[Govornici govore istovremeno, ne razumije se.]] kolega Hajduković, vi niste željeli govoriti, bili ste tu. … [[Upadica se ne čuje.]] Tko želi još govoriti da čujem, od onih koji su dali repliku? … [[Upadica se ne čuje.]] Dobro, samo malo, ja želi da vi govorite i da završimo s replikama i da nakon toga dademo stanku onima koji su stanku tražili. Jel možemo tako? Pa ne možemo, mislim dogovorite se između sebe. Ja nudim jedan razumni kompromis, mi smo odradili ovako, možemo i ovako se dogovoriti. Odradili smo stanke, odnosno, replike za predsjednika Vlade. … [[Govornici govore istovremeno, ne razumije se.]] Jesmo, jesmo. Gospodine Jadroković ja sam pristojno dizala ruku cijelo vrijeme u ovom Saboru i molila sam vas da mi date riječ. Niste mi dali riječ i sada sam iskoristila priliku kad mogu [[Upadica predsjednik: Dobro.]] Ili uzmite pa vodite ovaj Sabor onako kako treba, jer zadnja replika koja se čula je bila moja, bila sam druga na redu [[Upadica predsjednik: A zašto se onda sada javljate?]] Od treće replike dalje više se nije čulo i nisam ja mogla čuti. Ili omogućite da čujemo sve replike ili ja molim sve saborske zastupnike u ime stranke GLAS da glasno govore da ih čujemo. Ali ih mi ne čujemo i nemamo prilike čuti. I jednako tako nam ne možete uskratiti naše pravo kad tražimo stanku da govorimo o onom što saborski zastupnici mogu govoriti [[Upadica predsjednik: Slažem se.]] Ali je postalo očito običaj da kad je netko pristojan kao što sam bila ja i držala ruku može držati ruku cijeli dan, a zapravo oni koji ustaju mimo toga mogu govoriti. Stoga lijepo vas molim da nam omogućite rad u Saboru i da vratite na treću repliku, jer od treće replike na dalje nismo ništa čuli. Dakle ovako.

To nije u redu. Moje je pravo i moja dužnost raspravljati o državnom proračunu. Ja sam se sukladno Poslovniku javila za repliku, a vi ste mi nepravedno kad sam se ustala, nisam imala uvjete govoriti jer je bio nered, jer vi niste osigurali red. Vi ste me izbrisali, krenuli dalje i nećete mi dati pravo na repliku do kraja današnjeg dana odnosno nikada. Vi kršite članak 33. jer mene onemogućavate u mom, u mojoj dužnosti zastupnice i ono na što ja imam pravo i obvezu prema građanima RH. To se nije, svašta se u ovom Saboru događalo, ali to se nikada do sada dogodilo nije. Kolegice Glasovac jeste li vi lupali s pločicom po stolu? Vi niste ni jednom lupili? Vi niste lupali?

Zahvaljujem gospodine predsjedniče. Nakon pola sata poštivam Poslovnik Hrvatskog sabora, ovdje sam dvije godine i moram reći da ovakvim scenama nisam svjedočio. I duboko sam žalostan jer nisam očekivao da ću ovakve scene gledati u Hrvatskom saboru. Ovakvo nepoštivanje Poslovnika, ovakvo kršenje elementarnih pravila parlamentarnoga rada, pretvarati Sabor u reality show. Grozno! Ali odgovornost je na vama jer ste predsjedatelj ove sjednice. Niste održali red na sjednici. Činjenica je da nikada kao do sada u ove dvije godine nije prisutan takav revolt zastupnika u Hrvatskom saboru, ali iz jednog nedvojbenog razloga što se doista ne poštuje odredbe Poslovnika o održavanju stanke.

Ja sam danas dozvolio u više navrata stanke.

To jako dobro svi znamo. Jel' u interesu da nastavimo raditi ili želite da nastavimo sa konfliktom. Dakle, ja predlažem sada, evo vidite. Dakle, ne želite uopće da se dogovorimo nego želite svađu. Ja vas sada molim. Predlažem da se konzultiraju klubovi, da se nađu i da utvrdimo kako ćemo dalje nastaviti sa radom. Ja vas molim da se predsjednici klubova nađu, dat ću stanku od pola sata i da se dogovorimo kako ćemo dalje nastaviti s radom. Dogovorit ćemo se što ćemo učiniti nakon sastanka predsjednika klubova.

Tko se javlja za stanku? Dakle ono što mi samo molimo da se poštuje odredba članka 231. Poslovnika. Predsjedatelj daje zastupnicima riječ po redoslijedu po kojem su se prijavili“ Mi od trećeg zastupnika na dalje nismo čuli nijednu repliku premijeru i tražit ćemo da se vratimo na treću repliku. Ja vas molim da se to dogovorimo na predsjedništvu odnosno na sastanku predsjednika klubova.